Děkuji. Jako další je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Benda. Nebo můžeme už nechat hlasovat o vyřazení.

Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o vyřazení zbývajících bodů... Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Uvidíme se podle harmonogramu. Další schůze zatím není vyhlášena.